Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych vaším prostřednictvím pana kolegu Pilného ale on teď neposlouchá poprosil, aby zvážil několik docela důležitých argumentů, pro které bych tento návrh podpořil, protože zavedení čipu do občanky, a já mám tu občanku s čipem už několik let úplně zbytečně, by nám umožnilo např. vyřešení přímých voleb elektronickou cestou pro ty, kteří cestují mimo své bydliště, do zahraničí apod. Ale domnívám se také, že elektronická cesta možností účasti na volbách by výrazným způsobem zvýšila šanci na participaci nejmladší generace voličů. A to mně připadá jako dosti podstatný systémový prvek.

Takže i to přechodné uplatnění občanského průkazu s čipem by nám pomohlo vyřešit řadu problémů, které, jak jsme viděli v minulých volbách, skutečně u nás nabývají vážných rozměrů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Ale to nejde zkontrolovat jinak než zavedením právě elektronických občanských průkazů. Takže my nevědomky do některých zákonů dáváme ustanovení, která počítají už se zavedením elektronických občanských průkazů.

Jaká bude životnost, tedy jmenovitě kolik let nám ta čtečka vydrží doma. Děkuji. A nyní tedy řádná přihláška pana poslance Petra Bendla. Takže tím pádem máme vyčerpané přihlášky. Není tomu tak. Můžeme tedy rozpravu ukončit. Pane ministře? Paní zpravodajka je také připravena. Prosím, pane ministře, máte slovo... Závěrečné. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, marně přemýšlím, jak dlouhou může mít životnost čtečka. Napadá mě, že asi tolikrát, kolikrát tam tu kartu strčíte, a podle toho se to asi bude odvíjet.

Co se týká možnosti výměny občanského průkazu dobrovolně, a to bych odpověděl prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Pilnému. My jsme chtěli, aby si lidé mohli občanku vyměnit i dobrovolně, pokud by chtěli používat občanský průkaz s čipem.

To, co tam bude nahráno, bude upravovat zvláštní zákon. Nebude možné tam libovolně nahrávat to, co nebude umožněno tímto zákonem. O té osvětě si pan kolega Klán prostřednictvím pana předsedajícího odpověděl sám. Teď jsme svědky dejme tomu určité propagace v rámci systému EET, tak já předpokládám, že podobná prezentace bude připravena tedy i směrem k používání občanských průkazů, až nazraje čas. Já bych také moc poprosil Sněmovnu, abychom to propustili do druhého čtení. Protože to je základ pro nějakou další debatu.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně shrnula průběh rozpravy. Pan poslanec Klán tady hovořil o kontrolované společnosti, kybernetické bezpečnosti, o tom, že občan pravděpodobně nebude vědět, že bude existovat elektronická občanka, a položil panu ministrovi řadu otázek. Pan ministr se pokusil na tyto otázky odpovědět.

Pan poslanec Bendl vyjádřil podiv nad tím, že koalice není schopná se domluvit nad jedním zákonem, a uváděl zajímavé příklady z Estonska. Závěrem konstatoval, že doporučuje propustit návrh do výborů.

Toť asi vše. Děkuji paní zpravodajce. Rozumím tomu tak správně? Já vás předtím všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 91, z přítomných 125 poslanců pro 3, proti 95. Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru?